Pana poslance Michala Kučery, ano, o tom budeme hlasovat. Prosím, máte slovo.

Ano, děkuji za doplnění. Je tomu tak. Ještě k proceduře pan poslanec Hájek. Prosím. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil přednést alternativní návrh procedury.

Paní poslankyně, máte slovo k proceduře. Dobrý den, dámy a pánové.

Dobře, eviduji váš návrh.

Pan kolega Hájek k proceduře. Prosím.

Pokud by neprošel E1, E2, tak začínáme bodem 4, který je pozměňovací návrh písm.

Já si myslím, že je to jasné, logické a pochopitelné. Děkuji. Takže v tento moment máme tři návrhy procedury. Když bych to vzal od konce, nejprve bychom hlasovali o návrhu procedury paní poslankyně Pěnčíkové, poté pana poslance Hájka a poté o návrhu, který předložil garanční výbor. Pane zpravodaji, je tomu tak? Ano, je tomu tak. Prvně budeme hlasovat o protinávrhu poslankyně paní Pěnčíkové. Táži se, zda jste rozuměli návrhu procedury, kterou přednášela paní poslankyně Pěnčíková, nebo je potřeba ji zopakovat? Nikdo nevznáší námitku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh procedury hlasování byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hájka. I zde se táži, zda je potřeba zopakovat postup hlasování. Není potřeba, všichni víme, o čem se hlasuje.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh hlasování byl přijat. Tím pádem o posledním návrhu, který předložil garanční výbor, nebudeme hlasovat. Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním a sdělil k jednotlivým pozměňovacím návrhům stanovisko garančního výboru. Prosím, máte slovo.

Kdo je proti tomuto návrhu?

C byl stažen. Můžeme pokračovat.

Stanovisko předkladatele?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Dobře.